Nevadí vám, vážený pane předsedo vlády a vážené ministryně a ministři, že v naší zemi žije jeden a půl milionu lidí v chudobě a další tisíce lidí, kteří žijí na hranici chudoby? Mně to tedy vadí a koukám, že to ani předsedovi vlády ani předsedovi poslaneckého klubu sociální demokracie nevadí . Tak já počkám, až si to domluví. Paní poslankyně, já určitě oba dotyčné pány poprosím, aby si to když tak řekli v předsálí, protože paní kolegyni to ruší. Děkuju za pochopení. Nejen že mě to, paní předsedající, ruší, ale myslím si, že by si to oba pánové měli poslechnout. Mně to tedy vadí a tyhle peníze by jim určitě pomohly. Je zbytečné vám tady říkat, jak tato chudoba devastuje lidi a vyvolává napětí v jejich životech a ve společnosti. Přemýšleli jste o tom během hlasování o biopalivech? Víte, že víc než polovina z nich nedosáhne ani na průměrný důchod a na zbytné potřeby jim zůstává denně 71 korun? Kdybyste se obtěžovali a přišli na seminář příspěvků na péči týkající se zdravotně postižených, který se konal 17. dubna, tak byste slyšeli, jak tito lidé žijí. Jak se musejí odvolávat po správním řízení až k soudu, aby obhájili svůj příspěvek na péči, i když jejich postižení je víc než zřejmé. V této oblasti by každá koruna navíc pomohla desetinásobně. Nevadí vám, že jedna pětina dětí žije v chudobě? Že nemají na obědy ve školních družinách? Že se zakládají nadace, kam se posílají peníze, aby se tyto děti mohly najíst? Tam by se tyto peníze mohly využít také.

A netýká se to jen dětí. Vznikají nadace na podporu léčby různých onemocnění. Tam by se tyto peníze mohly dát přece také! Kde to vlastně žijeme? Stát podpoří biopaliva za miliardy a na léčbu českých lidí si musí lidé vybírat peníze mezi sebou. Nežilo by se těm rodinám lépe, kdyby rodina byla lépe podporovaná a měla jistotu pro výchovu a vzdělání svých dětí? Už jsme to tady dneska slyšeli. Od nynějších ministrů zaznívá pravidelně, že tuto křivdu napraví. Kdy to bude? Byly by tu tyto peníze ideálně právě na tyto účely?